Ale předpokládám, že se nám to podařilo pozměňovacími návrhy teď odstranit. Děkuji za podporu. Děkuji paní poslankyni. Jsme stále v obecné rozpravě a jako další je přihlášen pan Radek Koten.

Pan poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád využil toho, že po delší době je otevřen trestní zákoník, protože novely zákonů, které jsme dali do systému, se neprojednávají ani v opozičním okénku, a tím pádem nezbývá nic jiného než naše návrhy zákonů dávat formou pozměňovacích návrhů do zákonů, které jsou vládní.

Bod 1.